Návrhy zvyšují maximální hranici měsíčního čerpání příspěvku pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl příliš nízký. To znamená, jedná se o podporu těch, co před narozením dítěte nepracovali.

A zde upozorňuji, že u rodičovského příspěvku lze dokládat příjmy jak otce, tak matky.

Nicméně to není pravda. Ochranná lhůta tří let se přece vztahuje na zaměstnance, kteří předtím pracovali. Ale vy tady mluvíte o lidech, kteří nepracovali, nemají stanovený denní vyměřovací základ.

A znovu opakuji, že se tady bavíme o rodinách, kdy ani jeden z rodičů předtím nikdy nepracoval.

Rodičovská, jak je dnes nastavena, tak ta přeci nikomu nebrání návratu do práce.

Znovu požádám kolegy, kteří jednají o něčem jiném, aby ta jednání přesunuli mimo sál.

Už velmi netrpělivě vyčkávají schválení rodičovské v Poslanecké sněmovně a chtějí vidět, jak na tom od ledna budou. Děkuji vám tedy, že podporujete návrh sociální demokracie, kterým vlastně zamýšlíme podporovat pracující rodiny s dětmi.

A to je právě nedostupnost jeslí, zde mám připravený návrh, nedostupnost částečných úvazků, zmiňovala jsem, zde mám připravený návrh, který jde na vládu, a v neposlední řadě také nedostupnost bydlení pro mladé rodiny s dětmi. Všichni se asi shodneme, že tuto finanční injekci si mladé rodiny s dětmi rozhodně zaslouží. Stejně jako všichni víme, že je pět minut po dvanácté.

Systémové změny není dobré šít horkou jehlou, proto diskuse o větších změnách prosím nechme na dobu, kdy budeme překlápět tu již zmiňovanou evropskou WorkLife Balance směrnici a kdy vlastně k systémovým změnám v rámci české rodinné politiky povedeme opravdu důkladnou diskusi. Ale ještě jednou říkám, že předpokladem je dostupnost jeslí, dostupnost částečných úvazků, dostupnost startovacích bytů a také funkční vymáhání výživného a také funkční zálohované výživné.

Ještě jednou vás žádám o podporu tohoto vládního návrhu za všechny rodiče, kteří opravdu toužebně očekávají vyšší rodičovskou. Velmi děkuji za pozornost. Také děkuji. Vidím zde nějaké přihlášky. Mám zde přihlášku s přednostním právem před otevřením rozpravy dokonce.

Nyní tedy před otevřením rozpravy, po kterém mám několik přednostních práv, se před otevřením rozpravy přihlásil ještě pan místopředseda Okamura.